Co se týče financování pomoci České republiky Řecku, myslím si, že na různých akcích, 300 milionů pro Maroko, 70 milionů na transformační spolupráci, tam je peněz dost, které jsou vynaloženy s velmi diskutabilními účelem, a můžeme je přesměrovat právě na tyto akutní záležitosti, které je zapotřebí řešit. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámka.

Já bych připomenul, a pan poslanec Bžoch tady asi v minulém volebním období nebyl, protože stejně jako toto volební období jsem jeho přítomnost viditelně ani nezaznamenal v sále Poslanecké sněmovny, tak chci jenom připomenut, že to bylo právě hnutí ANO, které v minulém volebním období navrhlo bezvízový styk s Tureckem.

A bylo to právě SPD, které v minulém volebním období, a ti, co tady byli, si na to velice dobře pamatují, jsme iniciovali usnesení Poslanecké sněmovny, kterým jsme zabránili vládě, aby prosazovala a prosadila bezvízový styk s Tureckem, a toto usnesení byl přijato Poslaneckou sněmovnou.

Stejně tak my jsme říkali: neplaťte to výpalné Turecku. Vloni vláda odsouhlasila 60 milionů. Vloni vláda odsouhlasila 60 milionů korun, že se pošle Turecku. Opět.

Naprosto přesné dodržení dvou minut. Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Kobza, vše faktické poznámky. Děkuji za slovo. Ano, my musíme kontrolovat hranici, musíme mít pod kontrolou migraci, musí se dodržovat zákony, musí se dodržovat v rámci Evropské unie i v rámci České republiky.

Ano, já jsem pro návratovou politiku, pro bezpečnost, to všechno, ale ten náš přístup musí mít i normálně lidský rozměr.

A tak prosím, dejme té diskusi i tento lidský rozměr, protože jinak, prosím, nemáme právo se na žádné křesťanské hodnoty a na naše křesťanské kořeny odvolávat. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já nebudu zdržovat.

Řecko potřebuje technickou podporu na zemi a potřebuje také politickou podporu, aby bylo schopné se srovnat s touto krizí, která je očividně manipulací Turecka. Turecko vymyslelo tuto krizi a užívá migranty k vydírání Řecka a Evropské unie.

Řecko aktivovalo článek 78 odstavec 3 evropské smlouvy ohledně nebezpečné situace a uvidíme dnes, jak ministři rozhodnou ohledně naplnění tohoto závazku. Pro nás je jasné, že to není pouze migrační krize, ale je to záležitost národní bezpečnosti, a je proto důležité, aby čeští politici ukázali svou politickou solidaritu odsouzením agresivní akce Turecka a vyzvali Evropskou unii, aby využila všechny nástroje, aby přinutila Turecko dodržet své povinnosti podle smlouvy z roku 2016. Přečtu krátce dvě omluvy.

Nyní faktická poznámka, pan poslanec Bžoch, poté paní poslankyně Válková. Děkuji za slovo. Já jsem si tady sedl, vy jste nic neřekl, tak jsem odešel.

Děkuji. Paní poslankyně Válková, faktická poznámka, poté pan poslanec Okamura. Děkuji, pane předsedo. Já to zkusím.

Oni říkají, že Česká republika by se měla intenzivněji zapojit ve všech třech dimenzích. To znamená té vlastně pomoci technické, vojenské, bezpečnostní, ale i humanitární. Takže jsem toto chtěla říci.